Další věc, ke které jsem se chtěl vyjádřit při této příležitosti, je, že ty dva body, které tato novela energetického zákona obsahuje, považujeme za správné, nicméně je potřeba říct, že vláda neudělala nic pro to, aby se snížila cena energií v České republice, a jsme přesvědčeni, že takových možností je x.

Nezapomeňte, že pokud se zvyšuje cena energií, tak to samozřejmě zvyšuje i inflaci. Má to velmi významný vliv na zvyšování inflace, proto je potřeba se snažit omezit nebo snížit cenu energií v České republice. Protože se snažili snížit, nebo aspoň zastavit růst cen energií, pohonných hmot a potravin. To jsou přece hlavní věci, které se nedají nijak obejít. Takže já také jsem přesvědčen o tom, že je nutné z tohoto místa vyzvat vládu, aby zavedla sociální tarif, aby se snažila zastavit růst cen energií, potravin, bydlení, věcí, které se prostě jiným způsobem nedají obejít. To znamená, máme tady dva pozitivní kroky od vlády a já bych si přál, aby v nich vláda pokračovala a začala konečně něco dělat pro české občany.

No, přiznám se, že to nechápu. Byl jsem slušný, byl jsem korektní, chtěl jsem věcně diskutovat, vyjasnit si dvě, tři věci, za dvacet minut jsme mohli mít všechno hotové, a do toho přijde projev paní místopředsedkyně, který vůbec nechápu, navíc který nedává smysl.

Ne my jako stát samozřejmě, ale ti, kteří si tam ukládají ten plyn. Stejné to bylo jako v letech předtím. Evropa měla v průměru 77 %, takže jsme měli o 10 % více.

Ano, každý rok to bylo potom tak, že se někdy od března čekalo několik měsíců a vždycky se to doplnilo před danou zimou, a pokud by nebyla válka, tak by nebyl důvod to dělat jinak, dělají to tak všechny země.

Z našeho úhlu pohledu se začalo konat později, než se mělo, až v dubnu, ale to už nechme.

Ten byl nastaven historicky někdy na šest měsíců, což jsme nikdy nerozporovali. Dávalo to asi svoji logiku, země nikdy nebyla v této situaci, a poté, co bylo na podzim, se dospělo podle mého názoru věcně správně k názoru takovému, že to nebude šest měsíců, ale že to budou tři měsíce s možností toho, že ten dotyčný, když tam uvízne, se stává automaticky klientem poté, čili řekl bych technická věc, nic mimořádného, ani pochybení nikoho předtím, ani nějaká extra náprava.

Ano, vnímali jsme, že plyn bude tranzitní zdroj, že ho ještě budeme deset, patnáct let využívat a poté že se přejde postupně k novým zdrojům, ideálně k jádru, případně ke zdrojům obnovitelným, a takto byla vybudována infrastruktura celé Evropy. Evropa si vytvořila tuto závislost a my tím, že máme trubku vedenou z Německa, logicky jsme na tom závislejší více. Můžeme se bavit o tom, co všechno by se dalo udělat, kdyby se budovala trubka polská, proč to tenkrát Poláci odmítli, ale to už je opravdu velký detail.

Ano, můžeme diskutovat o tom, jestli i tato situace povede k tomu, že třeba v budoucnu, tak jako jsme skladovali ropu těch plus minus 90 dní, jestli třeba neskladovat ještě plyn.

To si tedy nejsem úplně jistý, jestli toto by měla být ta cesta.

Já vám také děkuji. Nyní nevidím žádnou další přihlášku. Pan ministr, prosím. Děkuji za slovo.

První: motivovat obchodníky, aby plnili zásobníky. K tomu vám neřeknu vůbec nic. Ne že bych nechtěl odpovídat, ale myslím, že je dobrá zásada, že stát nekomentuje potenciální obchodní operace, ani je nepotvrzuje, ani je nevyvrací, protože velmi často by v takové debatě mohly zaznít cenotvorné informace, které jsou skoro vždy v neprospěch státu. Třetí otázka: dividendy. V kalendářním roce se vyplácí dividendy za předchozí kalendářní rok.

Za druhé, stát má 70 %, takže to není státní firma.